Předložené usnesení uvede předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, která už přichází k řečnickému pultu, a předávám ji slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo Sněmovny.

Po zpravodajské zprávě předsedkyně výboru poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu Poslanecká sněmovna

Výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu do 22. 6. 2018 včetně státních fondů

Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme návrh usnesení, se kterým nás seznamuje paní předsedkyně rozpočtového výboru. Prosím, paní předsedkyně, pokračujte. Děkuji.

Kontrolní výbor předloží své usnesení, popř. oponentní zprávu rozpočtovému výboru na společné jednání rozpočtového výboru se zpravodaji výboru. Současně předloží závěry svého jednání předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a to do 14. 9. 2018

Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popř. oponentní zprávu, a to bude bezprostředně po projednání

Přikazuje k projednání

Za další zmocňuje zpravodajku poslankyni Vostrou, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, abyste u stolku zpravodajů se mnou sledovala obecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Koníček. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci navrhnout jiné přidělení jednotlivých kapitol sněmovním výborům, ale chci upozornit na skutečnost, která se již stala. Výbor pro obranu svou kapitolu projednal dne 25. dubna 2018, tedy ještě před předložením sněmovního tisku 164. To, že si nemohl výbor před projednáním zkontrolovat, jestli údaje v kapitolním sešitu odpovídají údajům předloženým v návrhu státního závěrečného účtu jako celku v tisku 164, to je jen na výboru pro obranu, ale bohužel si ty údaje nemohu zkontrolovat ani já a to mně vadí.

Prostě ten závěrečný účet má být zveřejněn na webu příslušného ministerstva.

Chtěl bych se tedy obrátit na pana premiéra, aby dohlédl na své ministry, ale i ministryně, aby vláda dodržovala zákon o rozpočtových pravidlech a jednotlivá ministerstva po projednání ve výborech své kapitolní sešity na webech ministerstvech zveřejňovala.